Ten druhý, ten je, když to vezmu bagatelně, od severu na jih Moravy.

Takže při diskusích jsem se obával, jestli náhodou to není jinak, když se tam mluví jako o podmínce, že to je na transevropské dopravní síti. Byl jsem ubezpečen, že nikoliv.

Bohužel dneska jeden z klíčových středoevropských dopravních koridorů vede vnitřním městem.

Za další, že v případě, že tady pan ministr ubezpečí, pan Sobotka už na to svolává tiskové konference, jak jsem někde viděl Juncker s tím souhlasí.

Doufáme, že budete tak zodpovědní a velmi mně tady chybí paní ministryně Šlechtová, aby nám tady řekla svůj názor na tuto podobu zákona nicméně doufám, že budete tak zodpovědní a budete postupovat tak, aby nedošlo k případnému ohrožení čerpání všech tvrdých operačních programů pro toto programovací období, kde se hraje o 650 mld. korun.

My jsme tady v minulosti, teď mluvím za Pražany, také vyhrožovali státu, ať koná ve věci silničních staveb kolem Prahy rychleji. Nestalo se tak a sám vím, co si asi můžou pražské samosprávy dovolit a co si nemůžou dovolit.

Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby vyvinula maximální úsilí k odstranění tohoto negativního stavu, k zajištění potřebných finančních prostředků a k co nejrychlejšímu zahájení stavby D0 silničního okruhu kolem Prahy, stavba 511, úsek D1 Běchovice. Poslanecká sněmovna žádá Ministerstvo dopravy o informování hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR jednou za čtvrt roku o postupu přípravy této stavby. Já bych si vás dovolil, není to agresivní, není to útočné usnesení, kterým vás tady chci deklasovat. Samozřejmě bych jich mohl napsat celou řadu jiných, celou řadu tvrdších, kde bych se dotýkal i toho, kdo za tuto situaci může. Nedělám to a moc prosím, abychom směrem k hl. m. Praze a k pražským samosprávám na jihovýchodě a východě Prahy a přilehlým obcím vyslali jasný signál, že tato akce bude prioritní a že vláda použije všech řádných i případně legislativně možných mimořádných prostředků k tomu a případně zajistí státní zdroje, národní zdroje, aby stavba tohoto důležitého segmentu Pražského okruhu začala pokud možno zítra.